Děkuji, pane místopředsedo. Dnes je to moje třetí interpelace, která bohužel zůstane bez přímé odpovědi. Nyní tedy alespoň ve věci přímé volby starostů. Vážený pane ministře, vláda toto pondělí odmítla náš návrh na zavedení přímé volby starostů. Můj dotaz směřuje stejným směrem, jako směřoval dotaz na pana ministra Babiše. Pro mne to bylo velké zklamání, že vláda neschválila tento náš návrh. Nicméně mě zajímá, jak je možné, že záměr zavést přímou volbu starostů ve vaší vládě neuspěl, když se představitelé koaličních stran v této myšlence hlásili a v nedávné minulosti koneckonců i vaši spolupracovníci například ústy pana Cyrila Svobody.

Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně. Přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan Simeon Karamazov a interpeluje paní ministryni Helenu Válkovou. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti v současné době připravuje novelu občanského zákoníku. Zastánci novely tvrdí, že občanský zákoník obsahuje mnoho chyb a je potřeba ho změnit, aby občané věděli, jak budou soudy tu či onu kauzu rozhodovat. Naopak jejich odpůrci argumentují tím, že by měl zákoník teprve svůj prostor dostat a až poté ho případně změnit.

Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Paní ministryně přišla, tak předpokládám, že je připravena vám odpovědět.

V případě, že by tomu tak nebylo, prosím ještě o doplňující upřesnění vašeho dotazu.

Takže dohromady to snad dáme nyní do pořádku. Prakticky se dá říci, nebo fakticky se dá říci, že jsme strávili na té přípravě více než deset tisíc hodin.

Závěrem, který byl ovšem také mediálně vám zprostředkován, se dá říci, že takto velký rozsah, to znamená příliš velká změna té nové právní úpravy občanského zákoníku, nenarazila na pozitivní odezvu. Naopak jsme zaznamenali většinou kritické hlasy. Takže za svou osobu musím říci, že jsem byla velice ráda, že jsem se rozhodla, že nejdříve se sejdeme na půdě víceméně neformální a otestujeme si vstřícnost, která by nás potom tady čekala nebo ne vstřícnost v průběhu legislativního procesu, v okamžiku, kdy pošleme návrh novely do připomínkového řízení. V současné době tedy probíhají finální práce na zbytku novely, protože zatím byl zpracován návrh změny ustanovení zhruba do § 450 a potom také návrh novel, které se týkají ustanovení k ochraně spotřebitele, spotřebitelské smlouvy, kde ta kritika, uplatněné připomínky expertního týmu směřovaly do nedostatečné implementace evropských směrnic do toho znění současného platného nového občanského zákoníku.

Tak já to zkrátím. Dvě věty. První věta směřuje k tomu, že v současné době dokončujeme práce na těch posledních novelách ustanovení, respektive dokončujeme novelizační práce na zbytku ustanovení, která bychom chtěli novelizovat. A druhá věta je, že bychom chtěli v průběhu října uspořádat odborné semináře, v rámci kterých bychom odbornou veřejnost seznámili s našimi záměry. Až teprve poté budeme rozhodovat, respektive já budu rozhodovat na Ministerstvu spravedlnosti s týmem svých odborníků, jaký rozsah pustíme do oficiálního připomínkového řízení.

Děkuji. To byly opravdu dlouhé dvě věty. Chci se zeptat pana poslance Karamazova, zda bude mít doplňující otázku. Nevím přesně, co paní ministryně zachytila z mé odpovědi. Já jsem tady skutečně také na tu první nebyl, já jsem to spojil. A zda se do té diskuse zapojí odborná právnická veřejnost. Děkuji. Děkuji. Takže ještě jednou. Budou informováni, odborné semináře proběhnou.